Já bych to ráda řešila při interpelacích, ale včera tím, že byla inaugurace pana prezidenta, interpelace nebyly, protože nebyla sněmovna. Příští týden nebo další bude až za hodně, hodně dlouho, takže by mě to zajímalo, protože při tom článku a jeho čtení mi nebylo moc do smíchu.

Miliony korun určené na příspěvky na děti, humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince lidé rozkradli. Rezort spustil elektronický systém, který měl žádosti vyřídit bez zásahu lidí, jenže neodhalil podvody a vyplatil podle pracovníků úřadu práce miliony neoprávněně.

O případy se zajímá policie.

Tedy ten systém podle mě padá, protože asi nebyl dokonalý, a budou tam muset doložit, že ty ukrajinské uprchlíky ubytovávají.

A chtěla bych ho, prosím, zařadit po pevně zařazených bodech dnešní schůze. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne, vážení členové vlády, já si poznamenám tento bod.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Bohužel, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová dala na tuto mimořádnou schůzi 30 minut, kde jsem měla prostor prakticky ještě před schválením programu se vyjádřit za hnutí ANO pouze já, a dal mi k tomu ještě přednost, a to oceňuji tedy, ministr vnitra Vít Rakušan. Velmi si myslím, že ten proces je nestandardní z její strany.

Já už jsem v tu dobu avizovala, že pokud ta schůze bude přerušena nebo program nebude schválen, že budu požadovat, aby to bylo zařazeno v pátek na schůzi, protože jak jsme delší dobu avizovali, že Česká pošta na tom není dobře, tak se to v tuto chvíli potvrdilo. Pan ministr vnitra předstoupil, šel na tiskovou konferenci před tou mimořádnou schůzí, kde oznámil, že s největší pravděpodobností půjde Česká pošta do insolvence. Znovu opakuji, ministr vnitra Vít Rakušan, když šel do své funkce, říkal, jak je připraven jako ministr vnitra, všichni členové vlády to říkali, jaký mají plán na změnu, jak všechno dají do pořádku.

Pan ministr vnitra by měl tady dneska být v Poslanecké sněmovně a měl by tedy říct, kam bude do budoucnosti Česká pošta směřovat. Do výběrového řízení se přihlásilo 11 uchazečů a on nakonec jmenoval toho, který se do toho výběrového řízení vůbec nepřihlásil.